Dobrá, děkuji. Nyní se táži, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se, zda pan zpravodaj či paní zástupkyně vlády mají zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Také ne. Takže nyní budeme hlasovat o návrzích, které tady padly, a to je návrh hlasovat o usnesení odděleně.

Děkuji.

Dobře, tudíž nemůžeme hlasovat. Já svolám ostatní kolegy, jestli přijdou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování (číslo 94) končím a konstatuji, že návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím.